Tento polský požadavek zároveň ukazuje na zbabělost a lhaní mnoha českých vládních politiků, kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné. Hnutí SPD jako jediná politická síla se dlouhodobě veřejně hlásí k myšlence, že i Česká republika musí po Německu požadovat urychlené vyplacení reparací, které nám Německo jako následnický stát nacistické Třetí říše dluží.

Máme na to evidentní právní nárok a jsme tím povinni našim předkům a všem obětem nacistické okupace.

V tomto smyslu už jsem také přichystal dopis premiérovi Petrovi Fialovi, který mu budu tento týden posílat.

Děkuju za pozornost.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Havlíček k pořadu schůze a už se připraví pan poslanec Vondráček. Dobrý den.

Já to říkám proto, protože jsem zde vystupoval opravdu mnohokrát, prakticky na každé schůzi navrhuji nějaké body, jakým způsobem řešit energetickou krizi. Netvrdím, že mám od všeho klíče, že vše, co jsme navrhli, bylo vždy geniální. Chápu, že je to i celkem náročné rozhodování.

Jsme zmateni z toho, jaká vůbec podpora bude v následujících týdnech, měsících a možná i v delším časovém horizontu, protože je to ještě čtrnáct dní, pan ministr Síkela všem tvrdil, že firemní podpora nebude v tomto roce už žádná.

Jediné, co se v tuto chvíli diskutuje, jestli to bude pro firmy, které jsou ve ztrátě, či ne, což je pro nás neakceptovatelné. Domníváme se, že by se to mělo projednávat na půdě Poslanecké sněmovny, a definitivně tedy říct, jestli něco bude, nebo ne.

A to, co je nejdůležitější, to, co se diskutuje v těch posledních dnech, je zastropování.

Máme před jednáním Evropské rady a my nevíme vůbec nic.

Aby toho nebylo málo, vláda poté, co půjčila desítky a desítky miliard korun třem výrobním společnostem v oblasti energií, tyto společnosti se rozhodly, že tedy vládě poradí, takže v dané chvíli nepracují pravděpodobně, a nevíme jak, úředníci Ministerstva průmyslu, ale pracují konzultační firmy, a pozor, ti, kterých se bude týkat to, že budou určitá opatření, čili výrobci elektrické energie, případně výrobci jiní. Omlouvám se za přerušení, pane místopředsedo, ale poprosím kolegyně a kolegy v sále o ztišení. Hladina hluku je příliš vysoká.